Zrovna tak se snížil dramaticky o 18 tis. počet invalidů. Přesto příspěvek osobám se zdravotním postižením roste sice nepatrně, asi o 20 mil., ale roste. Tohle číslo znovu nemá svoji logiku. Takže to jsou věci, které bych potřeboval, aby mi někdo přišel vysvětlit.

Čili tam bych potřeboval, jestli jsou připraveny konkrétně pro tuto skupinu nezaměstnaných nějaké programy. A poslední věc, jestli je předpoklad, že budou všechny tyhle ty naplánované projekty realizovány v roce 2015. A poslední věc. Dlouho jsme se bavili o tom, jestli se má financování sociálních služeb převést na kraje. Debata byla dlouhá a nakonec se prosadilo, že ano. A já se ptám, jestli není ohrožováno financování sociální služby v krajích, protože částka určená na toto financování klesá pro příští rok o 250 mil. Kč. Nenechte se mýlit číslem rozpočtu, protože to navýšení je jenom optické, protože souvisí se zvýšením mezd. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Dnes je situace taková, že sociální práce na obcích je financována z příspěvků, které obce získávají na výkon státní správy v přenesené působnosti, a není tedy stanovena konkrétní částka na sociální práci a stát nemá možnost ovlivňovat financování této potřebné činnosti. Tak se stává, že na některých obcích je sociální práce v dostatečném rozsahu, na některých v nedostatečném a na některých není vykonávána prakticky vůbec.

Tímto pozměňovacím návrhem jsme vytvořili dotační titul, ze kterého by Ministerstvo práce a sociálních věcí mohlo cíleně poskytovat dotace právě na financování sociální práce na obcích. Tedy ten dotační titul byl zřízen a nyní při projednávání státního rozpočtu je třeba jej naplnit nějakými finančními prostředky, aby reálně mohl fungovat.

Logika bezesporu v tomto přesunu je, protože pokud budou ty prostředky použity na reálnou sociální práci tam, kde je potřeba, tak se bezesporu i sníží právě vyplácení dávek zejména v hmotné nouzi.

Připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo.

To bylo tématem prvního čtení, ve kterém jsem také vystoupil.

Je to příběh rozpočtu, který zvyšuje provozní výdaje organizačních složek státu. A je to příběh rozpočtu, který navzdory tomu, že předpokládá 2,5procentní růst ekonomiky, navrhuje poměrně obludný deficit státního rozpočtu ve výši 100 mld. korun. Z těchto důvodů nemohu takový rozpočet podpořit.

Tato debata je však podle mého soudu záležitostí prvního čtení, a proto se chci věnovat podobně jako pan Beznoska, jako člen výboru pro sociální politiku, také kapitole, která je vlastně z pohledu výdajů státního rozpočtu největší, kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.